Ale vládní návrh jde v tomto směru mnohem dále, než je nutné. Uvědomme si rovněž, že občané do předčasného důchodu v drtivé většině případů nejdou proto, že už pracovat nechtějí a že se nějak výrazně těší na dobu, kdy jim měsíční příjem klesne více než o polovinu, je tomu naopak proto, že ze zdravotních důvodů již pracovat nemohou, anebo o práci přišli a novou nemůžou, zejména v některých regionech, nalézt. Anebo žádají o předčasný starobní důchod zejména v poslední době i proto, že se oprávněně obávají asociálních změn v důchodovém systému ze strany současné vládní koalice a chtějí tak zachránit, co se ještě dá a mít alespoň nějakou jistotu ve své životní situaci a ve stáří. Tato motivace se tímto vládním návrhem ještě posílí a povede k dalšímu zahlcení již tak velice zatížených nebo přetížených poboček České správy sociálního zabezpečení, které kvůli tomu nestíhají vyřizovat žádosti o důchod v zákonné lhůtě, což působí nastávajícím důchodcům obrovské finanční a další problémy.

Dle tohoto vyjádření ministerstva totiž cituji: